Děkuji a táži se, jestli ještě někdo chce vystoupit v rozpravě? Zde vidím paní předsedkyni, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já neměním ani slovo. Cituji: